Na závěr v tomto usnesení je věta: Požadujeme po vládě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Protože otázka je nasnadě. Komu to prospělo? Dnes už víme, že to neprospělo českému státu.

Stát by měl disponovat, a dle mého názoru disponuje, dostatečnými technickými a materiálními prostředky, aby prověřil historii finančních toků spojených s osobami, které se historicky na privatizaci OKD podílely. Ano, může to být složité, může to být i nemožné.